Měli bychom podnikat postupné, ale reálné kroky, které pomohou českému byznysu otevírat čínský trh tak, abychom aspoň částečně snížili deficit obchodní bilance s Čínou, odkud v současnosti dovážíme desetkrát více, než vyvážíme. A jakkoli by měly být naše vztahy s Čínou realistické a vzájemně výhodné, neměly by být pouze pragmatické a apolitické. Udržování politického dialogu, téma lidských práv, občanských svobod jako průřezové téma naší zahraniční politiky, a to bych tady chtěl připomenout, si ostatně stanovila také Sobotkova vláda jako jeden ze svých cílů. Tak pokud si to Sobotkova vláda stanovila, tak by ho měla držet, a pokud se tohoto cíle nedrží, tak by to měla veřejnosti říct a měla by tento cíl veřejně změnit. To, co jsem tady zmínil, to je jenom příklad, nejsou to jediné zahraničněpolitické otázky, nad kterými by se vláda, ale nejenom vláda, i širší politická reprezentace v této zemi měly aspoň rámcově shodnout. Ale ten výsledek amerických voleb mimo jiné značí i velmi pravděpodobnou změnu v akcentech americké zahraniční politiky a změnu v mezinárodních vztazích. Každopádně to znamená pro Evropu, že se budeme muset více starat o naši bezpečnost a naši prosperitu. Zvolený prezident Trump jasně řekl, že spojenci budou muset více platit, pokud si přejí pokračování účasti Spojených států na evropské bezpečnosti, a že musí Evropané přijmout více vlastní zodpovědnosti. Jak se na to připravuje. Jak chce definovat obsah atlantické, euroatlantické vazby v budoucnosti. Odpovědí na to určitě není panem premiérem navržená společná evropská armáda. Ale ty odpovědi bude muset česká vláda poskytnout a ty odpovědi si nejprve musíme definovat tady doma, my se na nich musíme shodnout, a pak je můžeme někde prosazovat. Dalším velkým tématem je otázka naší strategie v budoucím směřování Evropské unie. Je tu proto, aby aspoň předpokládám s vládou jednal o otázkách brexitu. Přitom vláda dodnes komplexně neinformovala celou politickou reprezentaci o tom, jaké jsou její strategické a obsahové priority při jednání o vystoupení Velké Británie, co od jednání očekává a hlavně, a to je to nejpodstatnější, jaký je postoj vlády k budoucímu institucionálnímu a politickému vývoji, k budoucí diskusi, té diskusi, která probíhá o tom, jak bude v budoucnosti vypadat Evropská unie. A jsou před námi v této souvislosti, a nejenom v této souvislosti, i v souvislosti s migrací a s bezpečnostními riziky, kterým Evropa čelí, jsou před námi další otázky: budoucnost schengenského prostoru, budoucnost reformy celého tzv. dublinského systému. To jsou otázky, které se dotýkají každého z nás. To jsou otázky, které se dotýkají každého občana, protože se týkají svobody pohybu občanů, možnosti podnikat, ale také práva našeho státu nezávisle a suverénně rozhodovat o tom, kdo z cizinců smí pobývat na našem území a tak dál. To jsou přece klíčové otázky a my musíme vědět, jaké v nich zastává vláda stanovisko, jaké věci prosazuje v zahraničí, jak hájí zájmy České republiky a jaké zájmy České republiky si vlastně stanovila. A na tyto otázky odpovědi nemáme. Vážený pane premiére, čekají nás neklidné časy, to vám doufám nemusím říkat a vysvětlovat, a my na tyto neklidné časy musíme být připraveni. Musíme v této situaci maximálně využít síly a potenciálu naší země, abychom uhájili svoje národní zájmy a abychom dosáhli svých cílů v mezinárodních vztazích i v rámci Evropské unie. A to, jak zatím vypadá naše zahraniční politika, jak působí, jaké jsou její konkrétní výsledky, to spíše snižuje sílu naší vyjednávací pozice a dlouhodobě ohrožuje dobré postavení České republiky v zahraničí. Protože platí, a to je stará pravda, že jsme tak silní navenek, jak jsme doma jednotní.

To není žádná novinka, toto je základní pravidlo zahraniční politiky.